Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem rád, že jsem se dočkal po té smršti faktických připomínek. Já bych chtěl říct jenom dvě věci.